Já si myslím, že všichni asi chápeme, že tohle bylo a ještě vám řeknu jeden argument, který si myslím, že je velmi příznačný.

Logicky, protože to vyšetřovala, respektive oni se ptali vodoprávního úřadu, ptali se České inspekce a nepolitizovalo se to. Byla to prostě havárie, ke které došlo, a nikdo se nás neptal. Teprve dvacátého čtvrtého začal na sociálních sítích jakýsi hon a na to jsme potom reagovali.

Ale tady byla logická návaznost na to, že to skutečně vyšetřovaly orgány podle vodního zákona, tedy především vodoprávní úřady, popřípadě Česká inspekce životního prostředí.

A když se podíváte na to, kolik desítek lidí tam odebíralo vzorky z mnoha organizací, včetně Policie České republiky, která tam byla od začátku, tak opravdu spekulace o nějakém celostátním spiknutí orgánů se zahlazením stop, to už si myslím, že je skutečně diagnóza. Nyní mi dovolte se krátce zmínit o sankcích, které hrozí viníkovi dle platné legislativy.

Hrozí tady pachateli trest 1 až 8 let odnětí svobody a zákaz činnosti. Kromě toho lze samozřejmě vymáhat po pachateli způsobenou škodu. V případě postihu dle vodního zákona je výše sankce 5 milionů korun, maximálně 5 milionů korun, to je ve vodním zákoně už velmi, velmi dlouho, plus provedení opatření k nápravě závadného stavu a nápravě způsobené škody. Z pohledu dostatečného postihu za ekologickou újmu máme dva nástroje, buď tedy složkový zákon o vodách, tedy vodní zákon, nebo zákon o ekologické újmě, který zatím nebyl v České republice použit.

V každém případě jsem rozhodl, že tento případ využijeme pro akutní proškolení vodoprávního úřadu s ohledem na různou legislativu, která se v případě takové havárie aplikuje, tedy vodní zákon, havarijní vyhlášku, krizový zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích atd. Diskutujeme už s ministerstvy zemědělství a vnitra nad zpřesněním příslušné legislativy, aby bylo naprosto zřejmé, kdo zasahuje při jakém typu havárií a dává pokyn, zda se havárie řeší podle krizového zákona, podle vodního zákona a které orgány řídí její vymáhání nebo zmáhání s ohledem na její závažnost. Zkušenost totiž ukazuje, že ne všechny vodoprávní úřady, které podle vodního zákona mají odpovědnost a kompetenci nad takzvaným zmáháním havárie podle vodního zákona, jsou svým rozsahem nebo zkušenostmi schopny řídit krizové akce, které přesahují jejich obvod, a tak samozřejmě i personální, manažerské a rozhodovací schopnosti a možnosti. Legislativu chceme upravit i v oblasti vypouštění a ohlašování látek znečišťovateli do toku. Můžeme snížit ohlašovací prahy nebo rozšířit vějíř sledovaných látek, aby byli znečišťovatelé pod větší veřejnou kontrolou. Několik let máme vytvořenou funkční pracovní skupinu, ve které jsou zastoupeni jak znečišťovatelé, tak nevládní organizace, například Arnika, zaměřenou právě na úpravy legislativy týkající se látek vypouštěných do životního prostředí.

Očekáváme, že zahájí debatu příští rok o zpřísnění evropské legislativy, a bude jenom dobře, když Česká republika bude v této debatě o něco napřed, což nepochybně bude, protože se tou věcí zabýváme, jak jsem řekl, už zhruba dva roky a už některá zpřísnění jsme navrhli. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem.

A já mám plnou důvěru v Policii České republiky, která tu věc vyšetřuje, a znovu říkám, orgány jako vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí předaly celý spis, nebo všechny informace, které měly k dispozici, 25. září Policii České republiky, od té doby to vyšetřuje policie.